Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady Prosím pana předsedu Kolovratníka, aby se ujal slova. Děkuji za slovo. Tady je situace obdobná jako v předchozím bodě. Volební komise doručený návrh na předsedu Národní rozpočtové rady projednala na stejném zasedání, tedy 14. prosince. Přijala k tomu svoje usnesení číslo 31.

Nominační dopis a životopis kandidátky byl také doručen na poslanecké kluby.

Všichni členové rady se ujímají své funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Tím by tento bod měl být vyčerpán a já pouze mohu poprosit o ukončení tohoto bodu a otevření bodu následujícího.

Otevírám tedy rozpravu. Pan předseda klubu ODS.

Nejsme na ustavující schůzi.

První návrh tady byl někdy v roce 2011. Kdo dál do rozpravy?

Končím bod číslo 32.